Ale nemůžeme přece hodit do jednoho pytle všechny ostatní, nemůžeme házet do jednoho pytle invalidní důchodce, matky samoživitelky, seniory.

Odebrání úplně všeho na půl roku je něco, co tady nikdy nebylo.

A tohle je ta realita, tohle je ta realita, že rodiny s dětmi, které jsou chudé, mají strašně těžké sehnat si bydlení. A to se mi prostě nelíbí, a proto budu upozorňovat, které konkrétní paragrafy zasahují proti lidem s malými dětmi, proti lidem zadluženým a tak dále. Děkuji.

Pakliže to nebudeme dělat, je to špatné pro celou komunitu těch lidí, pro jejich děti a pro ten výsledek. Čili tento zákon není špatným zákonem, jen narovnává nedokonalé věci, které se tady negativně promítají do celé společnosti. A co všichni ti ostatní nájemníci? Proč oni by neměli slušně žít? Proč klesají ceny jejich bytů a nemovitostí, protože kolem nich se chovají tito lidé takto?

A co my? Každý den?

To není málo lidí.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen velmi stručně ke kolegovi Foldynovi.